S ohledem na zcela neregulovaný přístup do dat zveřejňovaných registrem oznámení je nutné zmínit, že jeden z mnoha absurdních nároků na rozsah majetkových přiznání je povinnost uvádět v registru oznámení cenné věci movité s hodnotou nad 500 tisíc korun, které povinná osoba získala před výkonem veřejné funkce. Veřejný zájem takového zveřejnění a jeho souvislost s případnou identifikací střetu zájmů je zcela nejasný a jediný dosud prokázaný důsledek tohoto opatření je akutní ohrožení povinných osob a jejich rodin ze strany zločineckých skupin lupičů. Pane ministře, mám dvě otázky. Prosím pana ministra o odpověď.

Odpověď je, že zatím se k tomu rozhodně nechystáme.

A připadá mi zvláštní tvrdit, že když někdo musí uvést svoje movité věci v hodnotě vyšší než půl milionu korun na jednu věc, tak je tím nějak zásadně poškozován. Autem člověk většinou jezdí.

Děkuji. Já jenom tedy opravdu doplňující otázku. Jestli plánuje ministerstvo vyhodnotit dopady novely zákona o střetu zájmů. A opravdu není možné zajistit přístup do registru oznámení jen k adresné žádosti? Prosím pana ministra.

Takže pochopitelně to bude stejně nebo je to stejně i u tohoto zákona.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já to vezmu jako takový videovzkaz pro paní ministryni, protože paní ministryně je omluvena. Já bych se chtěl dostat k problému, který máme v hlavním městě Praze, kde jsem byl zvolen poslancem, a to je, že z důvodu současného nastavení legislativy zejména ve stavebním řízení tady stojí byty a nájmy obrovské částky.

V Praze je to patnáct. Je to podstatně více a jednou z těch příčin je, že je tady velmi špatná situace na trhu se stavebnictvím, s novými byty, a podle dat, která máme k dispozici, ceny bytů za poslední dva roky vyrostly o 30 %. My si myslíme, že to je velký problém. Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, co s tím bude dělat. Já osobně bych jí chtěl doporučit, aby na úrovni třeba vládního návrhu zjednodušili postup pro stavební řízení, aby bylo zavedeno jedno kontaktní místo pro stavaře, digitální oběh spisů, jednotné stavební řízení a předjednání s veřejností a příspěvek developera na rozvoj obce.

Děkuji za odpověď. Paní ministryně tu není, tudíž bude odpověď doručena písemně. Nyní poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat ministra Šmída ve věci dodržování novely autorského zákona ze strany kolektivních správců.

Schválení zákona je významným milníkem pro vztahy mezi nositeli autorských práv a uživateli děl, neboť narovnává hospodářskou soutěž a umožňuje uživatelům autorských děl i obcím a spolkům žádat, aby poplatky nebyly skokově navyšovány. Zákon také zprůhledňuje činnost kolektivních správců a poskytuje široké veřejnosti právo na zásadní informace. Dovoluji si vám položit dvě konkrétní otázky. Za prvé, zkontrolovalo Ministerstvo kultury splnění zákonných povinností u kolektivních správců stran dodržení pravidla nezvyšovat sazby odměn kolektivními správci nad zákonné limit? A za druhé, spolupracuje ministerstvo s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže při dodržování pravidel hospodářské soutěže? Mám na mysli především zneužívání pardon, nezneužívání dominantního postavení kolektivních správců zejména ze strany OSA. Děkuji za odpověď. Poprosím pana ministra. Vážená paní poslankyně, milé dámy, vážení pánové, když jsem nastoupil na Ministerstvo kultury, byla problematika autorského zákona jednou z priorit a je jednou z priorit. Víte, že připravujeme novely autorského zákona, a věřím, že s vámi budu v budoucnosti v tom následujícím roce o těchto novelách hovořit. Ale nyní k tomu dotazu. Ministerstvo kultury si po účinnosti novely autorského zákona v rámci dohledových pravomocí vyžádalo od všech kolektivních správců informaci, zda právě v jejich případě nenastala situace podle bodu 8 přechodných ustanovení, tedy zda zveřejnili přede dnem nabytí účinnosti návrh sazebníku platný pro období po nabytí účinnosti zákona.